Nejedná se přece o žádné sjednocení. Netvařme se, že se jedná o nějaké sjednocení. Když se projednával v minulosti zákon o státní službě, předpokládalo se, že bude nějaké generální ředitelství.

To je ten, který má odfiltrovat moc politiků od státní služby, a ten jediný bude odpovídat vládě, protože nad ním už opravdu nikdo není. A teď je mi tady říkáno: No, abychom to sjednotili, tak to uděláme takhle na všech resortech a na všech resortech ti státní tajemníci budou odpovídat přímo vládě a ponesou odpovědnost přímo před vládou. Myslím si, že to je opravdu naprosto zásadní posun, který znamená, že jsme tu státní službu zpátky rozstříleli na těch třináct resortů, sice se volně může přecházet, ale každý si bude dělat sám podle sebe a jediné, co z toho zbylo, už není žádná ochrana výkonu státní moci, ale jenom výhody a privilegia, která případně státní služba má.

Opravdu to pokládám za mimořádně nebezpečný precedens, vůbec jako precedens toho, že připustíme, že hlasování vlády je nějakým způsobem přezkoumáváno. A jakým způsobem? A co se na něm přezkoumává? To, jestli je správně připravena důvodová zpráva dotyčného ministra, který navrhuje ta správná obvinění, nebo se přezkoumává to hlasování členů vlády? Přezkoumávání hlasování už jsme připustili, že hlasování nám přezkoumávají orgány činné v trestním řízení. Máme tady několik našich kolegů poslanců, kteří jsou v té či oné fázi trestního řízení nebo nevydání k trestnímu stíhání za své hlasování na jednotlivých orgánech obcí. A teď tedy řekneme, že budeme přezkoumávat i rozhodování vlády? A jakým způsobem? Podle mého názoru tam v žádném případě není.

Pojďte ten zákon raději zrušit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Nedá?

Děkuji. No, nebudou chránit vůbec nikoho, jedině ministry.

Nyní se musíme vypořádat...

Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Pane místopředsedo vlády? Paní zpravodajka také ne.

Tím jsme dosáhli podle mého soudu počtu přihlášených téměř jako při hlasování ve třetím čtení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou.

Já jsem již včera avizoval v obecné rozpravě svůj návrh, který se opírá zejména o to, že my jsme nesouhlasili s původním vládním návrhem. Odkazovali jsme se na výtky Evropské komise i odborových svazů. A teprve včera byl načten do systému ten kompromisní já mu říkám takzvaný koaliční návrh.

Toto je návrh na zamítnutí zákona jako celku.

Můžeme tedy pokračovat v rozpravě. Děkuji za slovo.